Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 98. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás vítám.

Dnes díky zákonům vráceným Senátem zasedáme v plném počtu. Já tedy přečtu jména omluvených poslanců.

Vážené poslankyně, páni poslanci, vláda v souvislosti...

Vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby následující tisk, který schválila a předložila do Poslanecké sněmovny, byl projednán ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2, zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Podle § 99 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze posoudit, zda legislativní nouze trvá. V této souvislosti otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení k trvání legislativního stavu nouze.